Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se rád dotkl otázky, která se týká znalců a jejich odměňování. Jde o problematiku, která navazuje na to, že jsme v tomto volebním období schválili nový zákon o znalcích, a stále se potýkáme s velkým problémem, že dochází k poklesu znalců. Znalci jsou přitom naprosto klíčoví, pokud jde o vedení trestních řízení, občanskoprávních řízení a jiných dalších podobných řízení. Pokud chceme například bojovat s korupcí, tak je jenom velmi málo kauz, kde nevystupují žádní znalci. A přitom odměny těch znalců jsou velmi nízké a jsou v podstatě nesrovnatelné s tím, co si může vzdělaný a kompetentní člověk vydělat na trhu práce. Ministerstvo mě informovalo, že si je vědomo počtu poklesu znalců o přibližně 1 000 lidí, že to odpovídá predikci, že jsou to většinou neaktivní znalci, že ten klesající počet znalců je odrazem nedostatku odborníků v dané oblasti a že se bohužel nepodařilo Ministerstvu spravedlnosti v jednání s Ministerstvem financí prosadit navýšení kapitoly rozpočtu pro zvýšení odměn znalců. Takže vzhledem k tomu, jak důležitá je problematika znalců v těch všech různých řízeních, která jsou závislá na znaleckých posudcích, na tom, aby byly včas dostupné, aby byly kompetentní, nezpochybnitelné, necinknuté, se chci zeptat, jaké konkrétní kroky ministerstvo podnikne k vyřešení situace s nedostatkem znalců a s jejich naprosto nedostatečnou kompenzací za tuto důležitou činnost. Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď. Děkuji za slovo. Vážený pane poslanče, situace, kterou jste tady uvedl, není tak tragická, jak říkáte.

Současně máme nové zájemce a také v původní odpovědi na vaši písemnou interpelaci jsem uváděla, že jenom za první kvartál nám přibylo v podstatě asi 40 nových znalců a v současné době jsme zavaleni žádostmi, aby byli zařazeni mezi znalce někteří noví odborníci.

Děkuji.

Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za odpověď paní ministryni. Já jsem chtěl předně vyjádřit naprostou podporu tomu úsilí, k němuž se tady paní ministryně přihlásila, a k tomu, aby skutečně došlo k navýšení odměn pro znalce a situaci v této oblasti jsme zlepšili. Chtěl jsem se zeptat v doplňující otázce kromě počtu znalců, jestli se i nějakým způsobem sleduje například doba, kterou trvá průměrné zpracování znaleckého posudku pro úřední účely, nebo míra zpochybnění toho znaleckého posudku, abychom měli jistotu a mohli uklidnit veřejnost, že v důsledku reformy a nového zákona nedošlo ke zhoršení těchto základních parametrů kvality a rychlosti. Samozřejmě že se sleduje, a to také bylo cílem nového zákona zlepšit kvalitu.

Zpřísnil se dohled ze strany ministerstva, což považuji za žádoucí.

Děkuji za slovo.